Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Chtělo se mi říct jako v jednom filmu: buďme na sebe hodní. Ale to je asi nesmysl.

Je to symbol, je to nějaký vzkaz. Pokud jde o pana kolegu Kalouska vaším prostřednictvím, já bych to tady asi dál neřešil, podrobnosti. Myslím, že se k tomu sejdou výbory pro obranu a bezpečnost, minimálně.

Tady si to stejně nevysvětlíme. Jde o to, jestli to posuneme do druhého čtení, nebo ne. Pan poslanec Ivan Gabal a jeho faktická poznámka. Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Děkuji, pane předsedající.

Velice pečlivě tady poslouchám debatu těch, kteří evidentně zbraně mají z nejrůznějších důvodů, vesměs asi sportovních nebo zájmových.

To si té Ústavy tak málo vážíme? To je ta Ústava, na kterou jsme přísahali. Stalo se v této zemi v oblasti bezpečnosti a obrany něco natolik mimořádného, abychom říkali: armáda a policie na svoje úkoly nestačí, tajné služby jsou v boji s terorismem nedostatečné a musíme je doplnit? A třetí otázka. Tu si kladu jako místopředseda výboru pro obranu spoluzodpovědný za obranu této země.

Po něm pan poslanec Chalupa, paní poslankyně Černochová, pan poslanec Štěpán Stupčuk. Děkuji za slovo. Já jenom chci ocitovat, co se navrhuje.

Rozsah povinností a další podrobnosti stanoví zákon. Z toho jsem vycházel i při své argumentaci. Děkuji. Pan poslanec Bohuslav Chalupa a jeho faktická poznámka. Po něm paní poslankyně Černochová. Velmi rychle.